Vy říkáte, že prostor je na straně příjmů.

Tak nám řekněte, kolik by se vám ještě líbilo, abyste lidem z těch kapes vytahali, abyste jako přerozdělovači byli konečně spokojeni s tím, že máte dostatek peněz.

Přece problém veřejných financí v České republice není příjmová strana, ale výdajová. Děkuji. Paní ministryně, faktická poznámka. Velice ve stručnosti.

Dnes, kdy toto jsou nejzranitelnější skupiny? To je prostě pro nás nepřijatelné.

To bych chtěla říct. Já jsem to studovala.

To znamená, vykompenzováno to není a udělali bychom opravdu velký v tomto směru problém.

Pan poslanec Benda, pak znovu pan Skopeček k faktické poznámce.

Myslím, že i z hlediska našich zahraničních vztahů to není úplně dobré.

Děkuji. Pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Onderka, faktické poznámky.

Anebo jestli je to opravdu plánovité zvýšení daní živnostníkům, kteří zrovna v této době a znovu říkám, celé hodiny jsme se tady o tom bavili bojují o svůj život. Skutečně si myslíte, že je to správný okamžik zvýšit daně OSVČ? Právě teď, kdy je potřebujeme podpořit, kdy jsme jim vymýšleli a z veřejných zdrojů platili bonusy, dotace apod., tak teď jim zvýšíme daně?

Děkuji, pane předsedo.

Že se budete točit teď na této záležitosti, stejně tak jako kolega Skopeček prostřednictvím pana předsedajícího, to bezesporu chápu, je politická záležitost. Každý prostě máme jiný náhled. My si myslíme, že lidé, kteří berou víc než 100 tisíc, nepotřebují další finanční prostředky. Ale lidé, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu, těch peněz určitě potřebují více. A to je cíl sociální demokracie. Jinak prostřednictvím pana předsedajícího ještě pro pana Skopečka.

A jestli bych měl dávat konkrétní příklady, rád tak učiním, a to i z jiných oborů v České republice. Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na paní ministryni k té poznámce ohledně živnostníků. Vy se tady schováváte za ty živnostníky. Já si myslím, že lepší řešení jsme navrhli my v této věci než pan vicepremiér Hamáček, a to zvýšit slevu na poplatníka víc. Takže skutečně větší procento živnostníků na té daňové změně neprodělá. Současně je potřeba zohlednit i přijetí paušální daně, kde další velká skupina živnostníků se může vyhnout tomu 19% zdanění.

Děkuji. Nyní pan poslanec Munzar, faktická poznámka.